Zde zákon žádné meze nestanovuje.

Dále se předpokládá, že součástí údajů zasílaných správci daně bude údaj o době odezvy, to jest bude možné tento údaj aktualizovat v rámci každé evidované tržby. Tam chybí. Důvodová zpráva definuje, že přihlašovací údaje existují. A certifikát. Je otázkou, proč má poplatník o autentizační údaje žádat. Proč mu nejsou přidělovány automaticky? To vše měl řešit věcný záměr zákona, a neřešil. Naopak je problematické, že je osnova přetížena podrobností v tom, že se žádost posílá na adresu určenou pro evidenci tržeb. Za jak dlouho mu budou přiděleny takové údaje? Kdo o tom bude rozhodovat? A tak podobně. Je nezbytné upozornit na to, že předkladatel má zcela nesprávné pojetí identifikace a autentizace.

Například znalost PIN k bankovní kartě ještě neznamená, že si dotyčný smí vybrat peníze, i když není vlastníkem této karty. Rovněž je otázkou, která tu padla, proč předkladatel nezařadil evidenci tržeb do systému eGovernmentu, kde se nabízí přímo jako identifikační údaj AIFO, který by byl zde doplněn o certifikát. Důvodová zpráva o DIČ úplně mlčí. Odůvodnění v § 10 jen opisuje normativní text bez pokusu jej opravdu odůvodnit.

Jde o vygenerované označení, které jako výstup konkrétních vstupů v podobě údajů o evidované tržbě a poplatníkovi, který ji uskutečnil. Jenom tak identifikuje poplatníka, který účtenku vydal, a uskutečněnou tržbu s vydanou účtenkou ztotožňuje. Ani v důvodové zprávě ani v tezích prováděcích předpisů o tom nejsou žádné další podrobnosti. Je tedy více než pochybné, že by byl zveřejňován, a to na účtence, ten jedinečný kód tak, jak to říká § 13.

Ale já si myslím, že lidé to vidí. Děkuji. Dříve než dám slovo dalšímu v pořadí, tím je pan poslanec Zahradník, načtu několik omluv. Do 10 hodin se ze zdravotních důvodů z dnešního dne omlouvá pan poslanec Šarapatka. Z dnešního jednání a zítřka se z pracovních důvodů omlouvá paní ministryně Marksová. A nyní již prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji. Navrhuji vrátit tento zákon do druhého čtení.

Minule jsem končil svůj proslov tady připomenutím své interpelace, kterou jsem směřoval k panu ministru financí Babišovi 12. března loňského roku. Tehdy jsem se ho v doplňující otázce ke své interpelaci ptal, zdali má vláda zpracovanou analýzu dopadu zavedení elektronické evidence na živnostníky. A ptal jsem se, kolik živnostníků další náklady spojené s aplikací evidence tržeb neunese, kolik jich skončí podnikání. Pan ministr mi odpověděl takto cituji ze stenozáznamu: